Jedná se o sněmovní tisk 321. Na základě sledování a zjišťování situace v praxi bylo vyhodnoceno, že existuje vysoké riziko a pozor, tady to je to nejdůležitější vzniku závislosti na nikotinu.

Ale my chceme dosáhnout toho, aby samozřejmě neužívaly ani to, ani to. Dle odhadu obchodníků současné prodeje představují přibližně 200 milionů sáčků za rok, ze kterých přibližně 70 % dnes už připadá právě na nikotinové sáčky.

Jaké to je dnes?

Poslanecký návrh prošel dotčenými orgány, které vydaly různá stanoviska. Myslím, že se k nim vyjádří určitě ještě paní zpravodajka.

A na závěr bych chtěla jenom poprosit vás všechny, co tu jste, anebo co mě vidíte a vnímáte. Zákon a zákaz vlastně neřeší vůbec nic, pokud nebudeme pracovat na prevenci, takže pokud každý z vás jmenovitě se k tomuto bude mít chuť přihlásit a na své sítě anebo kamkoliv jinam umístit to, že nikotinové sáčky škodí našim dětem, že existují, že jsou nebezpečné a že mohou vyvolat závislost, bude to možná víc než celé schválení tohoto zákona pro naše děti, pro naše učitele, zřizovatele, a především pro rodiče, protože se stále ještě setkávám s tím, že mnozí rodiče vůbec nevědí, že něco podobného existuje, natož že to mají možnost nakoupit i děti. A ještě poslední bod. Proto si zde dovoluji navrhnout poslední věc, a to už předeslal právě pan místopředseda, abyste z tohoto důvodu a z důvodu toho, že jsme se snad shodli na tom, jak má právě tahleta novela vypadat, umožnili schválení již v prvém čtení podle § 90.

Kolegyně, kolegové, já vám moc děkuju za pozornost a ještě jednou se moc omlouvám. Ano, děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo, já také všem děkuji.

Ještě bych chtěla říci, že v podrobné rozpravě jsem od legislativy dostala legislativně technické úpravy, které budu muset v podrobné rozpravě načíst tak, aby bylo všechno správně.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh už podrobně představila navrhovatelka, kolegyně Ochodnická, přesto ještě krátce vystoupím se stanoviskem klubu Pirátů. Podle lékařů a adiktologů jsou totiž sáčky jednoznačně vysoce návykové. Přesto si je dnes může koupit kdokoliv bez jakéhokoliv omezení. Koncentrace nikotinu v sáčcích je přitom často vyšší než u jiných tabákových výrobků. To je provázeno vznikem tolerance, což uživatele nutí neustále zvyšovat dávku.

To všechno jsou velmi silné důvody pro to, aby byl prodej těchto sáčků regulován tak, aby byl umožněn pouze dospělým.

Požadavky na kvalitu a na množství jsou totiž klíčové při předcházení škodlivého užívání.